Jako první mimořádný bod bych na tuto schůzi navrhl bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá občanům. Takže já zopakuji Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá občanům České republiky.

Zároveň se našim občanům dramatickým způsobem zvyšují náklady na bydlení.

Tuhá paliva a elektřina se zdražily zhruba o třetinu.

Vláda Petra Fialy, tady pana premiéra, který sedí za mnou, nekoná.

Jakým způsobem to chce vyřešit. Upřímně, po tom, co jsme tady absolvovali minulý týden, tak to ani nevypadá, že by pan premiér Petr Fiala a ministři této vlády si vůbec byli schopni uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní životy našich občanů.

Protože já si přesně pamatuji, jak jsem tady stál, pan premiér Petr Fiala jako dnes seděl tady za mnou, a v zimě před půl rokem už jsem vám tady, pane premiére, říkal, že máte přijmout opatření proti zdražování, že to ty občany dostihne, že miliony občanů uvedete do neřešitelných finančních problémů, pane premiére. Všechno je to vaše vina. Je to vina vás, pane premiére, vaší vlády, vaší neschopnosti a nekompetentnosti, že miliony občanů České republiky jste už uvrhl do velkých finančních problémů.

Čekáte na signály. Vy jenom čekáte, ale ve skutečnosti nepřijímáte. Takže je to opravdu katastrofa. Slyšel jsem, že to má být v první polovině srpna.

Takže zatímco občanům přichází domů předražené složenky a jsou zoufalí z té vaší nečinnosti, tak vy si jdete dělat podle všeho měsíc prázdnin. A stejně, i kdybyste si je nedělali, tak půl roku už jste ztratili vaší totální nečinností. Všem občanům České republiky přichází domů složenky, všichni občané jsou z toho zoufalí, a vy to vůbec neřešíte.

Kdy tedy lidem finančně pomůžete?

Já jsem neslyšel ani slovo od vás, pane premiére Petře Fialo, jak chcete řešit zdražování potravin. Za půl roku jsem to tady neslyšel ani jednou. Takže nejenom energie, ale i potraviny. Tak vy jste tady vykládali vaše nesmysly, že to prý lidem pomůže. Lidi to ani nepoznali.

Můžu poprosit jenom o ztišení?

Navrhl bych to zařadit jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny.

Takže to je můj druhý návrh.

Já myslím, že by se měl k tomu pan ministr vnitra vyjádřit. Takže to bude jako druhý bod. Chcete to nějak pevně zařadit, nebo pouze na program? No tak chtěl bych to zařadit... Já bych chtěl ten první bod, co se týče toho zdražování, pevně zařadit jako první bod a tento, co se týče Víta Rakušana, jak druhý bod dnešní schůze. Děkuji. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedající.

Ti ministři normálně fungují.

Prosím. Já jsem nechtěl, ale musím. Protože kdybyste pracovali, tak jste pro ty lidi něco udělali. Ale podívejte se, kolik z nich dneska nemá na to, aby zaplatili energie. Kolik z nich se musí dívat na to, jestli bude platit jídlo, nájem, anebo léky. Přečtu ještě omluvy, které dorazily.